Jako spolupředkladatel návrhu zákona o odškodnění Vrbětic a dalších obcí vím velmi dobře, že tu novelu finalizovala legislativa Ministerstva vnitra. Pro novelu v minulém volebním období zvedli mimo tří nepřítomných poslanců všichni, i vy, kteří jste tady v následujícím období. Podle mého názoru byli všichni panem Polčákem využiti a zneužiti v jeho finanční prospěch, a ano, přiznávám, že i já.

A já se nyní ptám: Nabídl vlastně tehdy pan Polčák obcím své služby jako europoslanec, politik, předseda Sdružení místních samospráv, nebo advokát? Pan Polčák propojil naprosto bezprecedentně několik rolí a vedle toho, že je místopředsedou hnutí STAN a europoslancem, je současně i advokátem. A právě jako advokát nejspíš nabídl obcím z okolí Vrbětic zastupování při jednání o odškodnění jako politik a člověk, který má z titulu své eurofunkce přístup i k nám do Poslanecké sněmovny, disponuje výhodami, minimálně v přístupu k informacím. A právě tyto informace a kontakty se následně rozhodl zobchodovat. A jaké jsou důkazy? Určitě si mnoho z těch z vás, kdo to v tom období hledání řešení a projednávání zákonné úpravy, která by měla odškodnění obcí řešit, vzpomene na to, jak vás i mě pan Polčák obcházel a žádal o podporu, a tehdy ne jako právník, ale jako politický zástupce STAN. Po celou dobu nás jako politik také utvrzoval v důležitosti přijetí zákona o odškodnění v postižených obcích a následně si jako advokát řekne o provizi téměř 8 milionů. Nejde snad o překročení všech mezí a kodexů této Sněmovny?

Dalším megaproblémem této kauzy je zneužití ostatních poslanců z regionu, zneužití starostů a zneužití krajských zastupitelů. Například v obci Vlachovice se při hlasování zastupitelstva o schválení výplaty, které proběhlo minulý týden, ozvali opoziční zastupitelé s tím, že měli dle informací od pana starosty za to, že to pan Polčák dělá zdarma jako jejich zastánce a z pozice předsedy Sdružení místních samospráv. Od paní místostarostky Moniky Hubíkové ze Slavičína jsem byl taktéž ubezpečen, že o podmínce odměny dopředu neměli tušení, a v současnosti Polčákův požadavek posuzuje jejich právník. Ptám se vás, poslanců, je to v pořádku?

Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na pořad schůze, a to ve čtvrtek jako první bod. Musíme okamžitě tuto bezprecedentní situaci řešit a zastavit. Tohle se nesmí nikdy opakovat. Sněmovna přece k tomuto nemůže být zneužívána. Je ohrožena důvěryhodnost Sněmovny i poslanců jako jednotlivců. Nedělám si iluze, že zejména koaliční poslanci budou s tímto zařazením souhlasit. Ukážou tak ale na sebe, čeho jsou všeho schopni a o co jim ve skrytu duše za všemi líbivými hesly pro občany této země vlastně jde. Znovu tedy vyzývám, a především poslance TOP 09, kde se Polčák narodil, a poslance STAN, kde Polčák nyní přebývá, aby neklopili zrak před tak zásadním problémem, jelikož pokud takové jednání projde bez povšimnutí, ztratí tato Sněmovna již tak malou důvěru občanů zcela.

Nyní je přednostní právo pana předsedy Okamury a další je přihlášen pan předseda Výborný.

On nás dokonce ani neinformoval, hnutí STAN, o tom, že vrcholný představitel hnutí STAN z toho má zinkasovat 8 milionů korun z veřejných peněz za prosazení zákona.